Já vám děkuji.

Samozřejmě za podmínky odpracovaných let a v případě invalidů pro ty, co nemohli prokazatelně pracovat. Hnutí SPD prosazuje nejen snižování odvodové zátěže živnostníků a malých firem, ale také výraznou finanční podporu pracujících rodičů s dětmi a podali jsme do Sněmovny také zákon na zvýšení daňové slevy na poplatníka, která se již nezvyšovala ostudných 12 let. A díky našemu návrhu by si všichni pracující lidé včetně zaměstnanců, živnostníků, invalidních a starobních důchodců či studentů polepšili v průměru o 1 035 korun měsíčně. Podali jsme také zákon na zvýšení příspěvku na péči invalidům, protože na ně vláda zapomíná. Chceme také zavést výhodné státem garantované manželské půjčky pro pracující rodiny.

Mezi vládou odmítané zákony patří bohužel také náš zákon o referendu. Dále zákony na zrušení poplatku OSA pro podnikatele, pro které není produkce hudby výdělečnou činností, což je většina provozoven a obchodů. Vláda také zcela nepochopitelně odmítá náš zákon na zastropování úrokových sazeb tzv. RPSN který by ukončil lichvu. A mohl bych ještě dlouho pokračovat, jelikož SPD podalo velké množství zákonů, které pomůžou všem slušným lidem. K tomu, abychom je všechny prosadili, potřebujeme posílit ve volbách. Tyhle všechny naše návrhy zákonů pomůžou lidem. Ale je nutné si říci, kde jsou příčiny všech problémů. Díky obrovské byrokracii máme drahý stát, který ekonomice nepomáhá, ale brzdí všude tam, kde to jde. A byly to strany jako ODS, ČSSD a KDUČSL, jejichž vlády sebraly státu příjmy ze státních firem, které dnes plynou soukromým, vesměs zahraničním firmám, a naučily stát sahat pouze do kapes daňových poplatníků.

A jak jsem již uvedl, koronavirová krize přinesla i alespoň jednu velkou a správnou změnu ve vládní koalici, když po letech váhání přijala za svoji myšlenku návrh SPD danit živnostníky paušální daní a tak ulehčit lidem i státu od přemíry papírování i přebujelé kontroly. Vážené dámy a pánové, vláda ohlásila záměr zmrazit platy státním zaměstnancům. Kdo to bude?

Nijak při tom nepomíjím fakt, že průměrné platy ve státní sféře jsou vyšší než v soukromé. Byrokracie přibývá, ale ne proto, že by si ji úředníci vymýšleli.

A ty platy? Nemyslím, že úřednice na finančním úřadě si našetří někdy na ferrari. Nemá vysoký plat. To, že jsou dnes ve státní správě vyšší průměrné platy než v soukromé, je způsobeno například platy státních manažerů, které jsou často vyšší než plat premiéra nebo prezidenta. K dispozici máme velmi málo informací však vláda ví proč. Ale nedávno média zveřejnila statistiku, která říká, že 229 státních manažerů má platy vyšší než 2,5 milionu korun ročně. Tedy víc než 200 tisíc korun měsíčně. Pamatujete na šéfa pošty, který bral 8 milionů ročně a pak, když musel pro neschopnost odejít, dostal ještě 3,5 milionu zlatý padák? Tohle je nejen neekonomické, ale je to od vlády, která státní firmy řídí, přímo sprosté.

Už asi víte, kam mířím. Vážená vládo, způsob, jak řídíte stát, nás přichází skutečně draho.